Já vás vítám po přestávce zpět v sále.

Přestávku jsme si brali na poradu klubu ODS. Nevím, jestli nás bude chtít klub ODS seznámit s nějakými závěry?

Nemá zájem. Nemá zájem.

Já souhlasím. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami... Až se nám počet přihlášených ustálí... což se stále nestalo...

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl stažen a já prosím paní zpravodajku, aby pokračovala. Za prvé. Návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené v třetím čtení. Za druhé.

Já děkuji.

Ten je hlasovatelný bez ohledu na ty ostatní.